Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, mám tady tři poznámky. Pan kolega Juchelka, vaším prostřednictvím, neustále rozpitvává, jak probíhala debata v Ostravě na jednání volebního výboru 14. 9. 2022 a že všichni jsme kvůli nějaké odměně nedoporučili schválení výroční zprávy. Já jsem opakovaně, a na každém volebním výboru to říkám, že nejsem spokojena s tím, jak jsou vyřizovány stížnosti. A vždycky se ptám, zda je dostatečný tlak na vedení, na ředitele České televize, aby se těm stížnostem věnoval. To byl důvod, proč jsem zpochybnila tu výroční zprávu. Druhá věc je, že chválit práci ředitele a chválit zpracování výroční zprávy jsou dvě odlišné kategorie. Třetí věc.

Moc se omlouvám, ale je to tak. Prosím, pane poslanče. Tak já jenom dokončím tu svou obsesi panem senátorem. Je v tom velmi aktivní. Určitě jste se z toho, pane ministře, inspiroval. Nebylo to tak, že vy jste byl jako ministr kultury, nebo vaše ministerstvo, tím iniciátorem tady této malé novely zákona o České televizi. Ti za vámi přišli, řekli, jak to bude. Máte nějakou vládní dohodu, já to respektuji, a samozřejmě že podle toho jednáte.

To už se může samozřejmě opravdu teď v tuto chvíli. Mně tady prozatím nikdo nevysvětlil, proč je návrh, který říká, že má mít Rada České televize o tři mandáty víc, proč to vládní koalice dělá, proč má být osmnáctičlenná rada České televize, sudý počet, a proč má být devítičlenná Rada Českého rozhlasu, lichý počet. No protože jednoduše tam jde o tu volbu ten příští rok. Proč tady máme mimořádnou schůzi Sněmovny? Ne. My tady máme jenom tedy tuto mimořádnou schůzi ve výborovém týdnu z toho důvodu, že si chcete pohlídat volbu generálního ředitele příští rok. To je prostě očividné, je to jasné. Proto na to spěcháte.

Takže prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Za poslanecký klub hnutí SPD zde konstatuji, že tento vládní návrh zákona v žádném případě nepodpoříme a máme k němu celou řadu výhrad. rezolutně proti tomu, aby se rozšiřoval počet radních a aby třetinu radních volil nově i Senát.

Tímto zákonem byl počet členů Rady České televize zvýšen z 9 na 15 a nově byl stanoven způsob podávání návrhů kandidátů na členy Rady České televize. Poslanecké sněmovně tyto návrhy předkládaly organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy ve stanovené lhůtě po zveřejnění výzvy předsedy Poslanecké sněmovny k předložení návrhu.

Uvedená změna zákona o České televizi rovněž upravila obměnu třetiny členů Rady České televize vždy po dvou letech.

Počet členů Rady Českého rozhlasu byl zachován v počtu 9 členů. Systém navrhování kandidátů na členy rady a obměna třetiny členů vždy po dvou letech byly upraveny obdobně jako u Rady České televize. Současně byla rozšířena působnost volebního výboru Poslanecké sněmovny i na volbu členů Rady Českého rozhlasu. Jak se dále uvádí v důvodové zprávě, hlavním cílem navrhované právní úpravy je umožnit, aby členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu volily obě komory Parlamentu České republiky. Parlament jako celek je reprezentantem veřejnosti. Jeho členy jak do Poslanecké sněmovny, tak do Senátu volí veřejnost jako své zástupce k výkonu moci zákonodárné a k výkonu zákonem svěřených pravomocí. Principem navrhované právní úpravy je dosáhnout ve vztahu k volbě a odvolávání členů rad veřejnoprávních médií zapojení obou komor Parlamentu. Jejich členové jsou voleni odlišnými systémy a ve svém celku tak představují komplexní reprezentaci občanů České republiky. Ve vztahu k subjektům, které podle zákona o České televizi a podle zákona o Českém rozhlasu navrhují Poslanecké sněmovně kandidáty na členy rad, se navrhuje posílit reprezentativní prvek takových subjektů a nově stanovit časovou podmínku jejich existence.